Je zájem o doplňující otázku? Děkuji, pane ministře, za opravdu vyčerpávající odpověď.

Dobrý den, dámy a pánové. Vážený pane ministře.

Tam už zbývá jenom, aby protestovaly snad i uklízečky. Já bych se vás ráda zeptala, jaký je váš osobní názor na tento přístup a co byste radil všem těm protestujícím, kteří si na to stěžují. Druhá otázka. Údajně byly zastaveny veškeré investice do modernizace nemocnic, a to až do vybudování té nové, což ale může trvat několik let, jako že určitě bude, i kdyby ten projekt byl schválen. Děkuji. Poprosím pana ministra o odpověď.

Pokud samozřejmě lidé ve Zlínském kraji s ním budou nespokojeni, tak asi to budou vyjadřovat v příštích volbách. Ale skutečně já nemám kompetenci přímo zasáhnout jakkoliv do řízení krajských nemocnic.

Principiálně to asi není úplně špatný nápad, ale je samozřejmě otázka financování.

Ona mě o tom informovala, ale opět, je to na nějakém konkrétním jednání v rámci té lokality, v rámci té nemocnice.

Maximálně jsem řešil otázku projektu nové magnetické rezonance, která tam byla schválena z evropských fondů, ale jak vedla nemocnici, to skutečně nedokážu jakkoliv zodpovědně vyhodnotit. V tomto směru bohužel nemohu říci víc než toto, nikoliv že bych se chtěl vymlouvat, ale zkrátka proto, že ty kompetence ve zdravotnictví jsou takto rozděleny. My pouze kontrolujeme vlastně přenesenou působnost Ministerstva zdravotnictví, kdy v tomto kraji je plánována kontrola na září 2019, jestli splňuje veškeré podmínky dané zdravotnickými právními předpisy.

Děkuji za pozornost. Děkuji. Vidím, že je zájem o doplňující otázku. Prosím. Já samozřejmě po vás nechci žádné konkrétní kroky, proto jsem se ptala jenom na váš názor. Co se týče paní ředitelky, tak je asi jasné, že tu nemocnici vedla dobře, a alibistické argumenty ve stylu, že je manažersky vyčerpaná, mi přijdou opravdu směšné. Stávková pohotovost.

Poprosím pana ministra. Děkuji za slovo.

Pokud jde o tu stávku, ona jedna věc je stávková pohotovost, druhá věc je skutečně samotná stávka a tam je pravdou to, že pokud jde o akutní péči, tak tam skutečně stávka možná není.

Já věřím tomu, že se najde nějaký konsenzus, že ta situace se uklidní.